Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat.

Než začneme přerušenými body ze včerejšího odpoledne, je tady podle zákona o jednacím řádu šance navrhnout změny pořadu schůze. Není tomu tak.

Prvním bodem přerušeným byl bod č. 11, ale ten byl do přítomnosti ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, kterého tady ale nevidím. Takže podmínka není splněna. Odložím ho tedy na konec bloku prvních čtení.